Čili postup podle § 90 odst. 2 nemůžeme použít, budeme tedy postupovat klasickým způsobem ve všech třech čteních.

Teď už tedy žádám pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby se jako zástupce navrhovatelů ujal slova. Ještě nic neříkejte, protože znovu požádám sněmovnu o klid.

Děkuji. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, začnu nejdřív hodnocením. Dnes tři zákony z dílny ODS, ANO třikrát proti. To jenom abychom věděli.

Na tom se asi shodneme. Pak tady mám vládní návrh zákona, abychom věděli, s čím vláda přišla. Doprovodný návrh zákona. Kdybych to chtěl číst celé, tak bychom tento týden neskončili. Stínová ekonomika je součástí každodenního života milionů obyvatel České republiky, ač to mnoho z nich vůbec netuší. Podle širší definice lze v rámci stínové ekonomiky rozlišit tři oblasti: skrytou, nelegální a neformální ekonomiku.

Co je ale důležité z té studie o stínové ekonomice v zemích Evropské unie a taky v České republice? Příčiny vzniku stínové ekonomiky se mohou v konkrétních zemích a regionech lišit, nicméně ve většině případů jsou to zdanění a regulace, které mají na rozvoji stínových aktivit hlavní podíl.

Myslím si, že to víme i zdravým selským rozumem. Čím jsou vyšší daně, čím jsou vyšší regulace, čím je systém komplikovanější, to všechno vytváří prostředí pro to, aby fungovala, a říkám bohužel fungovala, stínová ekonomika. Nechci opakovat argumenty, které tady zaznívaly, a bohužel zbytečně, při projednávání v minulém volebním období. Musím říct, že naše podání k Ústavnímu soudu bylo velmi úspěšné, přestože vláda si pochvalovala, že zákon nebyl zrušen jako celek.

Stokrát to tady zaznělo od mikrofonu, až to musel zrušit Ústavní soud. Mluvili tady mnozí kolegové o nesmyslnosti EET pro eshopy, až to musel zrušit Ústavní soud. Mluvili jsme tady o DIČ, což se vlastně rovná rodnému číslu u živnostníků, stokrát jsme to tady říkali, až to musel zrušit Ústavní soud.

Jenom připomenu odhady počtu podnikatelů, kteří se zapojí v jednotlivých etapách.

Takže Ústavní soud ochránil podle odhadu Ministerstva financí a tehdejší vlády polovinu potenciálních nucených uživatelů EET a to je dobrá zpráva. V tom okamžiku leží na vodě slova o narovnání podnikatelského prostředí. Nějak se to nepovedlo, soudruzi. Nebo snad ano? Ten stávající stav představuje rovné podnikatelské prostředí? Já si myslím že ne. Náš návrh směřuje k narovnání podnikatelského prostředí, protože říká: nikdo nebude zatížen EET. A to pak jsou rovné podmínky. Všichni, nebo nikdo, to jsou rovné podmínky. Nejsou možné. A mohl bych pokračovat, ale nemá to smysl. Protože se mi opravdu líbilo disentní stanovisko pěti ústavních soudců, tak z něj budu citovat, protože si myslím, že to formulovali, jak to vnímáme my, a nejenom my, jako občanští demokraté.

Ústavní soudci píší: Být živnostníkem není vůbec jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpělivosti, protože povinností spojených s podnikáním je obrovské množství napříč celým právním řádem: v oblasti bezpečnosti práce, sociálního zabezpečení, personalistiky, hygieny a samozřejmě i daní. Stát, který je i podle judikatury Ústavního soudu výsledkem společenské smlouvy, by proto měl vždy dobře vážit zavedení každé nové povinnosti, která podnikatelům ztěžuje jejich činnost. Při tomto zavádění by měl zákonodárce velmi bedlivě hodnotit, zda tato další povinnost je skutečně nezbytná a zda nepřiměřeně nezhoršuje podnikatelské prostředí. Tato opatření by přitom neměl posuzovat izolovaně, nýbrž v kontextu omezení již stávajících.